Na závěr bych vás chtěl informovat, že jsem jako předseda Poslanecké sněmovny svolal na čtvrtek 8. března 2018 první společnou schůzi obou komor Parlamentu České republiky ke složení slibu prezidenta republiky. Z tohoto důvodu nebude čtvrtek 8. března jednacím dnem sedmé schůze Poslanecké sněmovny. A nyní poprosím paní poslankyně a pány poslance, aby se k návrhu pořadu vyjádřili a dali případné návrhy na doplnění.

Takže nedopatřením přihláška k jinému bodu.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Na základě jednacího řádu žádám o zařazení nového bodu, který se jmenuje Odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. V souladu s jednacím řádem jsem sesbíral podpisy 86 poslanců.

Já osobně jsem přesvědčen, že reprezentant strany, která reprezentuje tyto názory, nemůže být ve vysoké ústavní funkci a reprezentovat Českou republiku při mezinárodních jednáních. I mně osobně lidsky je toto chování a vyjadřování odporné. Z toho důvodu navrhuji doplnit jednání o bod Odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. Podpisové archy vám nyní osobně předám. Já vám děkuji, pane předsedo.

Máte slovo, paní poslankyně. Krásné odpoledne, dámy a pánové.

To vše je pod sněmovním tiskem 92 a je to jako prvé čtení návrhu programu této schůze.

Je to konkrétně žaloba na neplatnost směrnice. Současně s požadavkem na zrušení směrnice podala Česká republika také návrh na odklad účinnosti směrnice, o kterém se zpravidla rozhodne do několika měsíců.

Prosím tedy, vyčkejme na rozhodnutí soudu o tomto předběžném opatření, ať neprojednáváme a neschvalujeme novelu zákona o zbraních, která provádí transpozici zmíněné směrnice a implementuje některé nesmysly v ní uvedené, zcela zbytečně. Už to tady určitě bylo řečeno, nebo řečeno bude. Tato vláda je vládou v nedůvěře, tato vláda nemá důvěru Poslanecké sněmovny a přijde snad nejenom mně, ale většině z vás naprosto nepatřičné, abychom projednávali takto zásadní normu právě v těchto dnech. Myslím si, že ano určitě chápu pana ministra, že řekne, že je pod nějakým časovým tlakem, že tak jeho resort činit musel. Ano, jeho resort to předložil, ale my jako zákonodárný sbor máme právo se tím nezabývat dřív, než bude jasné, jakým způsobem rozhodne Evropský soudní dvůr alespoň o tom předběžném opatření. Takže kolegyně a kolegové, žádám vás o vyřazení tohoto bodu, který je očíslován jako sněmovní tisk 92, z programu schůze této Poslanecké sněmovny, a prosím vás tedy, abyste tento můj návrh podpořili. Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen s návrhem na změnu pořadu jednání pan poslanec Pavel Žáček. Dále mi dovolte přečíst omluvu pana předsedy vlády, který se omlouvá z účasti na dnešním jednání z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Domnívám se a navrhuji, aby byl dnes zařazen jako první bod, nebo za již pevně zařazené body. Pokud by to nebylo možné dnes, tak zítra či v pátek nebo příští úterý.

Než jsem si napsal ten bod, tak jsem nepostřehl ty termíny.